Děkuji. Tento návrh byl srozumitelný.

Pan předseda na tomto návrhu netrvá.

Proto jsem vás nechal přečíst tu proceduru se všemi detaily, jak to třeba normálně nemusíme dělat. Ale já myslím, že to, co tady zaznělo, návrh procedury je jasný.

Ano, to je řešení, ale můžeme se s tím vyrovnat i hlasováním. Vyrovnáme se s tím hlasováním.

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o proceduře jako celku už s tou úpravou pořadí hlasování, kterou jsme schválili při schválení návrhu pana předsedy Stanjury. Kdo je pro? Kdo je proti?

Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko paní ministryně k pozměňovacímu návrhu pod písmenem A? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 100 poslanců, pro 47, proti 35. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 100 poslanců, pro 45, proti 29. Návrh nebyl přijat.

Budeme pokračovat. Prosím o další pozměňovací návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 84, přihlášeno 100 poslanců, pro 46, proti 36. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti? Hlasování číslo 85, přihlášeno 100 poslanců, pro 46, proti 38. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 86, přihlášeno 100 poslanců, pro 46, proti 42. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 87, přihlášeno 100 poslanců, pro 44, proti 31. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.